Stejně tak se zvyšuje prosím pěkně, a to je docela důležitá věc, máme před Vánoci, takže to se bude týkat spotřebitelů, tak je dobré, aby tady zaznělo, prosím pěkně ochrana proti umělému navyšování cen při slevových akcích. To jsou takové ty finty, že tam máte minus 40 %, ale ve skutečnosti se ten výrobek za to nikdy neprodával, nebo třeba jenom na oko.

Pokud jde o některé ty další věci, ty vynechávám, protože vás nechci zdržovat.

Já bych řekl, že jsme se na jednom zcela shodli, kdy jsem se k tomu pozměňovacímu návrhu připodepsal.

Nicméně podle Ministerstva průmyslu by to nespadalo pod evropskou směrnici, takže ani o tom hlasovat nebudeme.

Myslím si, že takhle by to mělo fungovat napříč ministerstvy, napříč koalicí, opozicí i napříč výbory a podvýbory. Děkuji. Do rozpravy se přihlásil pan poslanec Karel Haas. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji mnohokrát za slovo. Na přání mnohých z vás budu výjimečně stručný na Haase.

Děkuji mnohokrát. Děkuji. Nikdo už se nehlásí, čímž tedy rozpravu končím.

Nikdo nemá zájem. Můžeme tedy přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím tedy pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, a poté tedy přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy, před hlasováním k nim sdělil stanovisko.

Nechci, aby potom u takovéto normy, která je nekonfliktní, vznikl nějaký problém.

Pak bychom šli na ten pozměňovák, který tam regulérně je, a pak už je zákon jako celek. Je to tak?

Kdo je proti? Bylo to hlasování číslo 129, přihlášeno 132, pro bylo 124, proti nikdo.